Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.

Nula. Je vám to jasné? Nula. Ale já hájím zájmy českých daňových poplatníků a českých firem, a ne ruských. My jsme se ptali: A kde je ta škoda pro český stát? Ten případ jenom abychom věděli ten případ s tou slovenskou firmou, ten je znám v komunitě svobodných pásem.

Nic.

Nic jste neušetřili. Nic jste nevydělali. Jenom ztížíte podmínky pro české firmy a české exportéry. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Tak především bych chtěl upozornit, že kolem nás není Maďarsko.

Kolem nás je 26 zemí, které nezavádějí chorvatský systém nemluvím o registračních pokladnách, nemluvím o jiných systémech evidence tržeb.

Berme si ty příklady ze zahraničí vyváženě, pane ministře.

Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

Jestli jsem tomu dobře porozuměl, chcete přestávku teď, pane předsedo.